Takže zkušenosti jsou v Chorvatsku, na Slovensku a v dalších státech. Takže určitě dokonce máme i možnost realizovat nápravu chyb a vlastně věcí, které se vyskytly při zavádění těch systémů. Ano, na Slovensku také debatovali o tom měsíčním a kvartálním výkazu.

Takže je to vyzkoušené.

Děkuji panu ministrovi. Nyní s přednostním právem pan poslanec Kalousek. Děkuji za slovo.

A pan ministr, když nám předkládá střednědobý výhled, tak neříká nic jiného. On říká: já tomu projektu nevěřím. Protože na rozdíl od rozpočtu, který se musí opírat o platnou legislativu, což bohužel nebyla úplně pravda v tom rozpočtu, který jste schvalovali, tak na rozdíl od rozpočtu střednědobý výhled a pak ještě konvergenční program naopak musí počítat, nebo měl by počítat, s opatřeními, která chce vláda učinit, se změnou legislativy, se změnou systémových nástrojů v exekutivě. Tyto dokumenty, jako je střednědobý výhled a konvergenční program, s nimi počítají a počítat mají. Já jenom opakuji to, co z těch čísel pana ministra je pravda, že když já říkám, že nevěřím účinnosti těch jeho opatření proti daňovým únikům, tak pan ministr, když vám tady předkládá svůj střednědobý výhled, tak vám říká totéž. Protože kdyby tomu věřil, tak tam ty peníze jsou. Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Děkuji za slovo.

Není to zásadní problém. Děkuji panu ministrovi za odpověď.

Pokud to tak je, tak opravdu pojďme do toho všemi deseti, jak se říká.

A já jsem si vědom toho, že já sám jsem často tyto věci komentoval. Pokud se týká toho návrhu, tak tady určitě je možno dávat výhledy optimistické nebo pesimistické. A já, přestože některé věci kritizuji, tak si myslím, že se snažím zachovávat si reálný pohled na věci. Prostřednictvím pana předsedajícího, já si, pane Kalousku, vybavuji dobu, kdy byla krize, kdy jsme věděli, že ta ekonomika asi nepůjde nahoru takovým způsobem, jakým půjde, a byly jaksi předkládány státní rozpočty, které počítaly s utopistickým růstem ekonomiky o 4 %. Nyní s přednostním právem pan ministr Babiš. Prosím, pane ministře. Není to tam, protože nemáme jistotu, že to prosadíme v nějakém čase jako zákon. Jsou to komplikované zákony, je to komplikovaný projekt.

Děkuji panu ministrovi. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje i pana ministra. Není zájem, přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, končím tedy podrobnou rozpravu a poprosím o závěrečné slovo pana zpravodaje a o návrh usnesení. Děkuji.

Mám tady žádost o odhlášení, odhlašuji vás všechny a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování o usnesení, tak jak jej navrhl pan zpravodaj rozpočtového výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 144, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro 86, proti 34. Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a končím tento bod.